A já si nepletu země.

Já jsem netvrdil, že tohle je z Chorvatska.

Bude 370 tisíc hlášení měsíčně. Není to poslední poznámka. Před chvilkou říkal pan předseda rozpočtového výboru, že si osvojil návrh, který je podobný návrhu občanských demokratů, který napsala Hospodářská komora. Já jsem předpokládal a věřím tomu a jsem si jist, že členy Hospodářské komory jsou poctiví podnikatelé, kteří chtějí bojovat s daňovými úniky, protože ten, kdo neplatí daně, je samozřejmě nekalá konkurence. To je bezesporu.

Myslím, že opak je pravdou.

Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedo.

Nejdřív vybrat, potom snížit.

Pardon, pan ministr ještě jednu větu, pokud mu to paní poslankyně umožní. Ano, o tom jsme dlouho diskutovali i s Hospodářskou komorou.

Prosím, paní poslankyně. Já velice děkuji za slovo.

Na ty prosím nezapomínat, vážený pane ministře. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Fischerové. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.

Přeji dobrý večer.

Změna je pět pracovních dnů. Děkuji panu poslanci Raisovi. Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, pane předsedo.

Důvodová zpráva je přiložena k pozměňovacímu návrhu. Děkuji paní poslankyni Maxové. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji panu předsedovi Fialovi. Jestliže nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra? Není zájem o závěrečná slova. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, jak jej přednesl pan ministr financí Andrej Babiš. Je tu žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji.